Děkuji. Žádné další vystoupení s přednostním právem neregistruji. V tom případě konstatuji, že musím tento bod ukončit, protože jsme vyčerpali veškeré možnosti.

Já velmi rád odpovím po skončení projednávání předchozího bodu na jeho dotaz týkající se vlastnického práva. Chtěl bych pana poslance Stanjuru ujistit, že nepochybně ochrana vlastnického práva je velmi důležitá, nakonec je zakotvena jak v naší Listině, tak v celé řadě dalších lidskoprávních mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Ale zároveň bych ho chtěl také upozornit, že naše Listina obsahuje nikoliv vlastnictví jako čisté právo, ale také obsahuje tvrzení, že vlastnictví zavazuje. A samozřejmě jsou další velmi významná chráněná práva naší Ústavou a dalšími mezinárodními dokumenty a samozřejmě tato práva je třeba uplatňovat proporčně. Čili nepřiměřená ochrana vlastnického práva končí tam, kde by nepřiměřeně zasahovala do jiného ústavně chráněného základního lidského práva. Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem: pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Laudát. Já jsem netušil, že otázky vznesené v obecné rozpravě jsou chápány ministrem Dienstbierem jako provokace a pokus někoho vyprovokovat. Kdybyste mi odpověděl tak, jak jste měl, podle mě jen podle zásad slušného chování, že v okamžiku, kdy padne dotaz, vy máte možnost odpovědět, odpověděl, nebyl to žádný pokus dnes otevřít rozpravu.

Na to je odpověď ano, nebo ne. A pokud je chcete citovat, tak dejte konkrétní případ, kdy ten vlastník...